Hrozí tak zákonem dovolené ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený odborných úředníků. Za druhé. Zákon umožňuje účelové přidělování spisů. Díky tomu lze ovlivnit rozhodnutí pouhým účelovým výběrem úředníka.

Ad 1. Navrhuje se, aby zákon výslovně zakotvil princip odborné odpovědnosti úředníků při integrovaném rozhodování stavebních úřadů.

Navrhuje se zavedení veřejně přístupného rozvrhu práce pro Nejvyšší stavební úřad a Specializovaný stavební úřad zabraňujícího účelovým zásahům do přidělování případů jednotlivým úředníkům.

Za prvé. Povinnost vést elektronický stavební deník v případně nadlimitních veřejných zakázek již podle stávajícího znění stavebního zákona existuje. Zavedena byla v roce 2020 jako součást novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Stavební deník v papírové podobě podléhá vyššímu riziku poškození, ztráty či manipulace se záznamy, a tedy omezené možnosti efektivní kontroly stavebních prací, zvýšenému riziku pro korupční jednání, komplikovanému dokazování v soudních sporech.

Děkuji za pozornost.